gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. (Čedomir Jovanović: Replika.) Gospodine Jovanoviću, po kom osnovu? [[Čedomir Jovanović: Pa replika, da odgovorim ministru.]] Ne možete vi da odgovorite ministrima.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Vlade, samo kratak odgovor. Što se tiče Zakona o radu, još jedanput želim da istaknem da je zakon koji je usvojen 2001. godine isključivo imao jedan cilj - da učini dinamičnim tržište rada. To je i bila obaveza koja se pojavila pred vladom 2014. godine i zbog toga zaista ne postoji nikakva razlika između zakona koji smo mi usvojili 2001. i ovog što je urađeno 2014. godine. Uz svaki napor današnje vlasti da napravi neku distinkciju i razliku u odnosu na nas, suština je vrlo jednostavna - nije bilo moguće ekonomski razvijati zemlju bez reforme radnog zakonodavstva i to smo učinili, naravno, ne mimo sindikata. Lično sam vodio razgovore sa reprezentativnim sindikatima. Isti slučaj je i sa međunarodnom organizacijom rada. Pošto ovde nema gospodina Antića, neću previše… (Aleksandar Antić: Tu sam.) Gospodine Antiću, ne znam da li vam nešto znači činjenica da vaša stranka postoji 28 godina, a da je vlast u ovoj zemlji 26, a od oktobra 2000. do danas na vlasti ste 16 godina, pa kada opisujete i govorite o radničkoj „Rakovici“, o stotinama hiljada ljudi koji su ostali bez posla, da li vidite neku ulogu sopstvene partije o tome što opisujete kao neko nasleđe prošlosti. Ja se sećam da je 5. oktobra „Rakovica“ bila pusta, da IMR nije radio, da „Rekord“ nije radio, da „21 Maj“ nije radio. Sećam se da je radila „Galenika“ do 2008. godine i ne znam da li vidite neku ulogu vaše partije u činjenici da je danas “Galenika“ privatizovana kao privredna ruina, a od nas je napravila da, umesto civilizovanog naroda, mi izgledamo kao pleme koje je sišlo sa Karpata. Sopstvenu farmaceutsku industriju više nemamo.

Zahvaljujem se, predsedavajući. Javio sam se za repliku već nakon prethodnog govora gospodina Jovanovića, ali, nažalost, došlo je do prekida sednice i pauze. Replika je jednostavna, imajući u vidu da je iznet niz netačnih podataka i navoda, naročito kada se radi o tzv. pljačkaškim privatizacijama, pa ću ja morati da ukažem na činjenice koje niko ne može da dovede u sumnju.

Gde su te pare? Gde su se te pare pojavile u bilo kom finansijskom toku ili tokovima Republike Srbije? Da ne zaboravimo, 128 milijardi dolara podrazumeva 13 hiljada dolara po stanovniku.

Izvinite. Dakle, od tih 2.400 privatizacija, 620 privatizacija je raskinuto. Šta to znači? Odgovor države na sistemsku pljačku jeste bio raskid privatizacije. Ko će „Magnohromu“ da vrati radijatore? Ko će „Magnohromu“ da vrati mašine? Ko će „Magnohrom“ da vrati u ono stanje u kom je bio pre pljačkaške privatizacije kada su braća Indijci došli i pokupili sve, do pisoara? Ko će to da vrati? Ko će da nadoknadi štetne posledice koje su se pojavile od tih privatizacija? Podsećanja radi, čovek koji je bio direktor „CES Mekona“, konsultantske firme za sve privatizacije, je postao premijer.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Jovanović se javio za, pretpostavljam, repliku da bi mi replicirao na temu „Azotare“ i o svemu govorio, osim o „Azotari“, gde su podaci i činjenice koje sam ja izneo apsolutno tačne i proverljive. Azotara“ je, u skladu sa tim genijalnim zakonima, privatizovana za 11 miliona i nešto evra, da bi… (Čedomir Jovanović: Čija Vlada?) U skladu sa sjajnim Zakonom o privatizaciji… da bi nakon toga samo jedna od linija, gle, ona ključna – Karbamid 2, bila mimo saglasnosti i mimo bilo kakve ekonomske logike prodata za 32 miliona i nakon toga „Azotara“ devastirana, jer, defakto, uzeta joj je duša, uzeta je ključna linija i nakon toga je ona krenula u ponor. Umesto da polemišemo na tu temu, mi sada polemišemo na neku drugu temu i sada se vrši jedna potpuna zamena teze.

To je vreme prepuno različitih izazova, dobrih odluka, nažalost i loših, uspona i padova.

Nama se nameće ovde teza da ovo što ova Vlada radi je kontinuitet nekih dobrih poteza koji su krenuli u periodu posle 2000. godine. Vezano je i za Zakon o privatizaciji, vezano je i za Zakon o radu. Ja apsolutno odgovorno kažem i ponavljam još jedanput, apsolutno to ne stoji i najveća sreća za ovo društvo je što ova Vlada ima potpuni diskontinuitet sa tom jednom katastrofalnom politikom koja je razorila privredu i ekonomiju Srbije.

Mislim da mi je bilo potrebno 10 sekundi samo da odgovorim i time ne bi bilo prostora uopšte za polemiku. Pominjete predsednika Vlade vašeg, Mirko Cvetković je vaš predsednik Vlade, izabrali ste ga ovde u Skupštini…

Reč ima koleginica Sanda Rašković Ivić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, slušajući danas ministre, zaista je velika šteta da imamo objedinjenu raspravu za ove 62 tačke, zato što ovde imamo, pored budžeta koji je u stvari sam život Srbije i krvotok Srbije, i niz drugih jako važnih zakona koji su takođe od velikog značaja za život građana Srbije. Stiče se utisak da je nekako sve objedinjeno možda iz nekog javašluka, izvinjavam se, ili zbog neke želje da određeni zakoni prođu onako ispod radara. Moram da priznam da ja zbog obimnosti materijala nisam stigla ni sve da pročitam a kamoli da se udubim u sve, pa ono što sam čitala i proučavala na to bih dala i određeni osvrt. Pre nego što počnem o budžetu koji naravno treba da bude glavna tema, jer budžet je ipak, kao što rekoh, krvotok jedne države i sam život, želela bih da kažem nekoliko reči o Predlogu zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Da prevedem, radi se o Zakonu o restituciji. Zakon o restituciji donela je jedna druga skupštinska većina 2011. godine i to jednim delom u nameri da se nepravda ispravi, iako je nemoguće tu nepravdu i otimačinu ispraviti, ali i jednim delom, rekla bih velikim delom, i zbog toga da se ispuni nešto što je bio uslov za približavanje Srbije EU. Tada je bilo određeno da se 2013. pa onda posle toga 2015. godine isplaćuju obveznice za one ljude koji su bili vlasnici, a kojima nije mogla u naturi da se vrati njihova imovina. Tadašnji ministar finansija, gospodin Vujović, je imao toliko obraza i hrabrosti da izađe pred građane i da kaže – mi nemamo novca u ovom trenutku i ne možemo da isplatimo obveznice. Sada se, rekla bih, pronalaze neki razlozi kao bezmalo krivo je to što ima jako puno ljudi, jer ima 64.350 zahteva koji nisu pravosnažno okončani, jer su prvostepeni postupci u toku, postupci po žalbi i tužbi i onda se cela stvar opet prolongira za naredne tri godine, pa je onda dospeće koje je trebalo da bude ove godine 15. decembra se prebacuje na 2021. godinu i tamo stoji da će između 2021. i 2033. godine biti isplaćivane te obveznice. Onda kada je zakon donošen, tada je zaključeno i da ljudi koji imaju 65 do 70 godina imaju prednost, međutim ljudi koji danas imaju 70 godina imaće preko 80 godina 2033. godine, kada im budu pristigla ova finansijska sredstva. Dakle, navodi iz ovog obrazloženja uz ovaj Predlog zakona oslikavaju ipak sistem kako u ovoj zemlji sve funkcioniše neko vreme, a to je da sve što može da se odloži se odloži po onoj narodnoj – Što možeš da uradiš prekosutra, nemoj nikako da uradiš sutra. Gura se pod tepih, pa tako i ovaj Zakon o restituciji nije jedini zakon gde imamo odlaganje. Odlaganje imamo i kod nekih zakona koji su jako značajni, a imaju i te kako veze sa životom u Srbiji, a i sa budžetom, a to je Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i jedinica lokalne samouprave. To je u stvari odlaganje platnih razreda. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, ovde imamo praktično na snazi i dalju zabranu zapošljavanja. Dalje, imamo Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Predlog zakona o izmenama zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, AP ili jedinice lokalne samouprave. Znači, ovde svuda imamo odlaganje za po godinu dana jer navodno nije još napravljen katalog svega, svih tih stvari i ne može da se ide u realizaciju ovih zakona iako znamo da je 2013. godine, negde u ovo vreme ili u decembru mesecu, obećano da će se ići u reforme i da će te reforme već dogodine stupiti na snagu, pa onda 14, 15, itd. i evo nas u 18-oj godini, a sve se odlaže za 19-u godinu. Takođe, ispod radara negde prolazi i Predlog zakona o sticanju svojine nad zemljištem i objektima i vodovima RTB Bora, gde sam ja ovo razumela kao svojevrsni leks specijalis, odnosno da će sada nakon celog niza godina, višedecenijskih tih reformi sve ono što je pripadalo državi, sada odjednom treba da pripadne firmi i to onom delu firme koji je pod kineskom upravom. Da odmah budem jasna, meni su jako dragi Kinezi i Republika Kina i zbog Kosova i zbog njihove kulture i uopšte uloge koju igraju u svetu, ali meni je draža Srbija i draži mi je srpski interes. Svakako ova vrsta leks specijalisa će uzeti naše resurse. To se zove stranim investicijama. Gospodin Katić, dr Katić kaže da ono što je nekada bilo, a to je tržište i preuzimanje resursa, što se definisalo kao kolonijalizam, danas se definiše kao strana investicija. Dalje bih se pre priče o budžetu osvrnula i na dva zakona koja se tiču prosvete, to je Zakon o patentima i naravno još više Zakona o nauci. Ponavljam, nekako mi je možda i promaklo, pozdravljajući svakako da postoji fond i da se nauci posebna pažnja posvećuje, moram reći da ja nisam razumela, odnosno meni izgleda kao da je tu zaboravljena kategorija fundamentalnih nauka. Dobro je da se nauka povezuje sa privredom, ali imate neke fundamentalne nauke, kao što je matematika ili kao što je teorijska fizika ili teorijska hemija, koje ne mogu da se povezuju sa privredom. Isto tako, čini mi se nekako da nisu uzete u obzir, barem ne dovoljno, društvene nauke koje ne mogu da se kvantifikuju i povezuju sa privredom, ali koje su jako važne u nekom identitetskom smislu. Ja bih sada prešla na sam budžet. Slušajući ministra Malog, mi smo ovde mogli da steknemo utisak da je ovo istorijski budžet, nikad bolji, izvanredan, nikad manji javni dug, suficit, rastu plate. Neke od tih stvari stvarno stoje. Međutim, ja sam se malo potrudila i pročitala sam i šta kaže druga strana, šta, recimo, kaže gospodin Boarov, šta kaže dr Katić, šta kaže dr Nikolić, šta kaže Fiskalni savet, u konačnom, koji je svakako jedna institucija koju je, u stvari, birala ovde ova Skupština i koja je do sada davala i podršku, ali takođe, i dobronamernu kritiku i upravo na tu dobronamernu kritiku bih se ja i osvrnula.

I ja kažem – dobro je da se plate povećavaju. Mnogo ljudi nam odlazi iz zemlje. Plate su zaista, plate lekara i medicinskog osoblja su niske i svih ostalih, i Vojske i policije i svakog. Što se tiče lekara i zdravstvenog osoblja, čini mi se da smo tu prilično zakasnili, zato što, eto, samo ove godine 800 specijalista odlazi iz ove zemlje. Međutim, ono što u kombinaciji sa ovim porastom plata nekako ne ide i bode oči da bude uspeh kompletan, jeste zabrana zapošljavanja. Mi sa tom zabranom zapošljavanja, odnosno Vlada sa zabranom zapošljavanja može da podigne plate. Međutim, postavlja se pitanje, opet, ko će nas da leči, ko će da radi na mnogim deficitarnim poslovima za kojima danas postoji jako velika potreba? Sem toga, mi na taj način i povećavamo odliv mladih ljudi u inostranstvo, jer ako vi ne možete da se zaposlite, ako imate opet zabranu zapošljavanja, vi nemate druge nego da spakujete kofere i da odete u inostranstvo. Što se tiče smanjenja opterećenja privrede, to je, takođe, stvar koja treba da se pozdravi. Fiskalni savet je imao ideju i preporuku da to bude umesto 63 dinara na svakih sto da se uplaćuje, odnosno 163, da se uplati 60. Međutim, išlo se na to da se uplaćuje 62 dinara, što jeste neka pomoć, ali nije ona pomoć koja bi zaista mogla da da prave rezultate. Što se tiče porasta javnih investicija, ja moram da kažem da je taj porast javnih investicija skoncentrisan više na nabavku vojne opreme, pa i policijske, ali naročito vojne opreme i ono što je novinar Vasović rekao - naoružava se sirotinja. Naravno, ja nisam protiv toga da se Srbija naoružava, ali mislim da imamo mnogo prečih stvari od naoružanja, pogotovo ako se vidi u kakvom nam je stanju infrastruktura, jer ovde se sada za infrastrukturu odvaja samo 100 miliona, a ljudi iz Fiskalnog saveta smatraju da bi 300 miliona bila negde mnogo bolja cifra, koja bi više radila na podizanju infrastrukture i opšteg stanja u Srbiji. Gospodin Boarov daje jedan dosta dobar komentar, rekavši da ove kapitalne investicije u koje se ulazi i za koje se odvaja novac, ne daju u građevini toliku konjukturu kao za vreme Socijalističke Jugoslavije, jer se danas ugrađuju i uvozni materijali, a i mnoge firme koje dobijaju posao su strane, pa onda imamo tako u Novom Sadu, u velikom centru „Lidlovom“, u multinacionalnom centru „Promenada“ imamo Rumune koji rade i rumunske radnike. Imamo Ruse koji rekonstruišu prugu u čortanovačkom tunelu. Imamo Kineze na Koridoru 11. Verovatno ćemo imati „Behtel“, odnosno Amerikance na Šumadijskom koridoru. Tako da se ne dobija ono što bi trebalo da se dobije u smislu neke konjukture čitave države. Posebno bih se osvrnula na budžet za socijalu, koji je ove godine za čak 22 milijarde dinara sveukupno manji nego što je bio u prethodnim godinama, a u isto vreme, recimo, kupuju se roba i usluge za više od 8,4% i najviše usluge po ugovoru i putovanja. Onda, razne subvencije koje su više od 10,9% i to za koridore, za „Službeni Glasnik“, za Kancelariju za KiM, 7,1% ide na lokalne zajednice, i to ne sve, nego samo neke, a u isto vreme, fond za penzije smanjuje se minus 2,4% I ono na šta Fiskalni savet ima takođe primedbu je to da država ostaje bez toga da se zakonom ne uređuju penzije, nego da će to biti neka vrsta milostinje, ono – tri hiljade za gospođu, dve hiljade za gospodina. Kada vidimo to da socijala pada, pa da padaju sredstva za boračku i invalidsku zaštitu, za socijalnu zaštitu, za novčanu pomoć, za porodični smeštaj, za ostala davanja koja su umanjena, kao što je, recimo, namirivanje zaposlenih u slučaju stečaja, a najviše se smanjuje rashoda za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite, pa se onda svi ljute što socijalni radnici ne obavljaju svoje poslove kako treba, a vidimo da se novac smanjuje i da je novac za socijalu, u stvari, 31 milijardu, 32 milijarde iznosi za ugovore o delu, a za putovanja je određeno šest milijardi. Tri milijarde je naknada štete koja je naneta od strane državnih organa, to su ova tabloidna hapšenja, a za elementarne nepogode imamo samo 0,8 milijardi, za elementarne nepogode, i za izbeglice imamo isto tako 0,8 milijardi. Znači, ja bih rekla da ovde vlada, kad se pogleda gde je budžet smanjen, jedna prilična nesvesnost socijalna i neodgovornost, što se tiče ovog budžeta. Takođe, rekla bih da nije predviđena niti jedna kapitalna investicija. Ja moram polako i da završavam. Završiću sa rečima gospodina Katića, koji je rekao da je potpuno pogrešno da se hvalimo sa porastom BDP-a ove godine za 4,2, a da će on dogodine biti 3,5, zato što bi bilo realno da se to gleda a la long kroz najmanje 10 godina i da one zemlje koje imaju per kapita mali BDP, a Srbija ima ispod pet hiljada dolara, za razliku od, recimo, Češke, koja ima skoro 30.000 dolara ili Austrije koja ima negde, čini mi se, 46.000 dolara, ne možemo time da se hvalimo. Što se tiče javnog duga, za koji ministar kaže da je smanjen, doktor Katić kaže, ja ću ga citirati: „Mnogo reklamirani pad javnog duga u odnosu na BDP je u domenu finansijske alhemije i mogao bi se nazvati trijumfom metodologije nad zdravim razumom“ Ovaj budžet ima jako malo dobrih strana, ima više loših strana i ja bih rekla da je on više izborni nego što je razvojni. Hvala na pažnji. Izvolite. Hvala, gospodine Arsiću. Samo radi javnosti, a i gospođi Sandi da pojasnim ove stvari, a vezano je za Zakon o Fondu. Ja sam duboko zahvalan Ministarstvu finansija što je prihvatilo da mi možemo da uđemo sada, pre nove godine, u zakon o budžetu, da bi Fond imao vidljiva sredstva. A inače, završen je Zakon o nauci i istraživanjima, koji je krovni zakon. Dok nismo imali ova dva zakona, ovi će biti vrlo brzo, u sledećem zasedanju Skupštine, imali smo 2016. godine svađu među istraživačima između DH polja i drugih nauka, tako da je oboren i projektni ciklus, kao što znate. Mi smo uspeli da uvučemo mlade istraživače kroz jednu drugu formu, ali, tada se to rešavalo putem pravilnika. Taj pravilnik je bio pre svega nedovoljni pravni akt, a s druge strane sam koncept fonda je koncept koji postoji u mnogim razvijenim zemljama širom sveta i on treba da na neki način da sigurnost istraživačima da će biti potpuno nezavistan fond, znači, koji neće zavisiti od ministarstva do ministarstva, nego kao jedno potpuno nezavisno telo koje će imati svog direktora, upravni odbor, nadzorni odbor i koji će imati priliku da bira najbolje programe. Ono što je jako važno, znači, sve fundamentalne nauke, društvene nauke, su zaštićene. Jer, ako uzmete u samom ovom aktu ovog zakona, pod – programi fonda, prvi program je program razvoja, drugi program je strategija, pa ideje, itd. Ali, u razvoju govorimo da programi osnovnih i primenjenih istraživanja, pod osnovnim istraživanjima upravo mislim na fundamentalne nauke, tako da svi oni mogu da apliciraju i kroz fond. Upravo da bi zaštitili fundamentalne nauke i istraživanja u oblasti DH polja, radi se taj zakon koji je gotov. Evo, danas smo dobili i mišljenja iz ministarstava i zakonodavstva i on je završio svoju proceduru. Tamo ćete videti da mi kroz sledeći budžet, pa i ovaj sada, za 2019. godinu, upravo to razdvajamo, da će na našem ministarstvu kao matičnom se nalaziti određena sredstva koja će upravo služiti za sigurnost istraživača koji ne mogu da idu na ovaj projektni način, da se na taj isti način vezuju za privredu. Kao što vam je poznato, mi hvatamo korak sa 4.0 revolucijom, ali svet govori o 5.0, gde je svakako društvena nauka nešto što prednjači u tom delu i mi otvaranjem pre svega istraživačke stanice u Tršiću smo pokazali da posle Petnice, posle dugo godina je država uložila u jedan centar koji nije samo lingvistički nego i područje društvenih nauka. Ovo je samo pojašnjenje, da znate da smo na kvalitetniji način mislili o svim istraživačima iz svih oblasti, ali i u ovom fondu ima mesta za njih. Čak. postoji jedan program i time završavam, zove se kreativnost, gde umetnost aplicira. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite.

Uvaženi poslanici, samo par komentara. Dakle, po pitanju Zakona o vraćanju oduzete imovine i sami ste čuli da u ovom trenutku postoji 64 hiljade još nerešenih slučajeva i upravo zbog principa odgovornosti neophodan je dodatni rok, kako bi se tačan iznos obeštećenja utvrdio, na osnovu kojeg onda Vlada Republike Srbije, po zakonu, utvrđuje tzv. koeficijente obeštećenja. To je jedini razlog zbog kojeg čekamo rešenje tih slučajeva, kako bismo, na kraju krajeva, utvrdili pravi iznos obeštećenja, pri čemu smo u potpunosti i potpuno posvećeni konačnom rešenju ovog problema. Naravno, kada budemo znali ukupan iznos o kojem se radi. Po pitanju odnosa između povećanja plata u javnom sektoru, opterećenja, odnosno smanjenja opterećenja privrede i povećanje investicija, ne postoji zabrana zapošljavanja u Republici Srbiji, postoji kontrola zapošljavanja. Dakle, tamo gde postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem, tamo se i zapošljavaju ljudi. Ono što je posebno važno, upravo mera koja je usmerena ka povećanju plata u javnom sektoru treba i da doprinese tome da ti ljudi bolje žive i da ne donose odluku da odlaze iz naše zemlje, nego da ostanu ovde i da svoju budućnost i budućnost svoje porodice na kraju ovde i ostvare. Po pitanju budžeta za Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, mislim da je ovde samo pitanje, neću da kažem neznanje, eventualno je neophodno pojašnjenje, dakle, budžet Ministarstva za rad i zapošljavanje 2019. u odnosu 2018. godinu je veći za milijardu i 65 miliona dinara. Ono o čemu se radi, što možda nije jasno, što je budžet iz 2018. godine iznosio 149,2 milijarde, a u tom budžetu je bilo 23,4 milijarde transfera PIO fondu za staž osiguranja i naknadu razlike do najniže penzije.

Tako da prava ostaju ista. Radi se samo o tehničkoj raspodeli tih aproprijacija i razdela, ali kada saberete i jedno i drugo pravo, dolazite do većeg budžeta u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za milijardu i 65 miliona dinara, što potpuno pokazuje koliko smo posvećeni pomaganju onih kojima je naša pomoć najpotrebnija, uz mnogobrojna prava koje je Vlada Republike Srbije uvela ove godine. Upravo budžet za ovo ministarstvo to oslikava. Na kraju, da li da se hvalimo sa BDP ili ne? Ja ću vam reći, u ovom trenutku, za prvih devet meseci imamo projekciju rasta BDP od 4,5% Do kraja godine projektujemo rast od 4,2%, a sada ću da vam pročitam projekcije Evropske komisije po pitanju stopa rasta BDP do kraja godine zemalja u okruženju i još nekih zemalja u Evropi.

Dakle, ako ostvarimo stopu rasta BDP do kraja godine od 4,2 ili 4,3%, da, ja mislim da treba da budemo ponosni na tu stopu rasta. Mislim da treba da se hvalimo toj stopi rasta.

Sada smo na pravom putu. Srpska privreda je na pravom putu oporavka. Visoke stope rasta iz ove godine daju nam pravo da budemo optimisti i za sledeću godinu, a naročito zbog toga što je budžet za 2019. godinu koncipiran da kroz podizanje plata i penzija, da kroz povećanje kapitalnih investicija i rasterećenje privrede dodatno omogući realizaciju tih stopa rasta. Izvolite. Uvaženi narodni poslanici, veoma kratko. Gospođa Rašković Ivić je tokom svoje diskusije iskazala jedan stepen zabrinutosti da će zbog većeg broja tačaka koje se nalaze na dnevnom redu u ovoj raspravi jedan broj zakonskih projekata ostati u neku ruku ispod radara ukupne javnosti. Upravo iz tog razloga, prilikom uvodnog izlaganja sam dao jedan širi kontekst vezano za tačku koju ste među ostalima naveli, kao tačku za koju imate tu dozu zabrinutosti, a vezana je za sticanja prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor. Dakle, potpuno suprotno, ja sam tu tačku upravo istakao sa posebnim jednim akcentom da bi bila u punoj fokusu javnosti i da bi apsolutno svi narodni poslanici, ali i ukupna javnost razumeli da kao deo procesa u kome se nalazimo, a vezano za izbor strateškog partnera za RTB Bor, usvajamo i ovakav zakon. Ovaj zakon, ja moram da kažem, on ma koliko ima elemente leks specijalis, on je pre svega zakon koji, da kažem, na tehnički način rešava višegodišnje i višedecenijske probleme koje mi imamo u našim knjigama, ne samo u Boru, nego u čitavoj Srbiji. Defakto, on daje odgovore na pitanja kako da se sada ta zajednička kompanija organizuje u svom nekom narednom periodu sa stanovišta vlasništva nad pojedinim objektima i jednim delom zemljišta na kojem postoje različiti osnovi po kojima je RTB Bor danas upisan. Nažalost, vi znate kakvo je stanje u našim knjigama.

Takođe, RTB Bor je na pojedinim važnim segmentima, koji su neophodni za obavljanje njegove rudarske delatnosti držalac sa pravom korišćenja nad svojinom koja je državna, koja je društvena, koja je mešovita. Znači, čitav jedan dijapazon različitih pravnih situacija nad zemljištem koje defakto koristi, koje suštinski jeste vlasništvo RTB Bora, samo se u knjigama vodi drugačiji i mi to ovim zakonom uređujemo, ali moram posebno da vam ukažem pažnju na ono što ste komentarisali da mi ovime nekome poklanjamo ili dajemo ili prepuštamo, koje god da je formulacija, naša prirodna bogatstva, obraćam vam pažnju na dva segmenta. Jedan se nalazi u članu 5. ovog zakona koji kaže - uspostavljanje prava svojine u korist RTB u smislu ovog zakona ne odnosi se na nepokretnosti koje su dobro od opšteg interesa i dobro u opštoj upotrebi i u javnoj svojini u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje javna svojina. Dakle, apsolutno ovaj zakon ne izlazi iz okvira Zakona o javnoj svojini i ono što ne može da bude u toj vrsti vlasništva apsolutno neće preći u to vlasništvo i član 5. to eksplicitno kaže. To je jedan segment, a onaj drugi segment za koji ja cenim iz vaše diskusije da je i vama, ali i svima nama daleko važnije su rudna bogatstva. Dakle, kompanija „Ziđin“ će negde sredinom decembra uplatom od 350 miliona dolara steći 63% vlasništva nad kompanijom RTB Bor. Kompanija RTB Bor nije, niti može biti, niti RTB, niti bilo koja druga rudarska kompanija u Srbiji, vlasnik naših mineralnih sirovina. Kompanija RTB ima licence i pravo za istraživanje i eksploataciju bakra i ostalih plemenitih metala kojima se bavi. Tako da „Ziđin“ apsolutno ne postaje vlasnik ni jednog miligrama našeg prirodnog bogatstva. Oni ne postaju vlasnici ni bakra, ni zlata. U skladu sa Ustavom Republike Srbije apsolutni vlasnik svih prirodnih sirovina, svih mineralnih bogatstava Republike Srbije je Republika Srbija. Kompanije na tom nivou mogu imati samo prava na eksploataciju koju obavljaju u skladu sa Zakonom o rudarstvu u skladu, sa programima koji mi odobravamo plaćajući rudnu rentu Republici Srbiji u skladu sa zakonom. Tako da, apsolutno vas uveravam, ne postoji ni jedan razlog za zabrinutost. Svi vitalni interesi Republike Srbije su u ovom procesu apsolutno sačuvani, sa jedne strane, i sa druge strane, ovaj proces predstavlja zaista, apsolutno sam uveren, jedan vrhunski interes za Republiku Srbiju, od čega će benefite osetiti i istočna Srbija, koja će ponovo da zaživi u punom kapacitetu, ali i čitava Srbija, jer će RTB sa novom energijom i novim investicijama sa milijardu i 260 miliona dolara investicija u rudarstvo i preradu postati jedan od najznačajnijih stubova našeg ukupnog privrednog razvoja, i tu bih završio. Danas rudarstvo u Srbiji učestvuje u BDP sa oko 1% Kada se završi ovaj investicioni ciklus u RTB i kada se zaokruži taj proces sa onim projektom „Čukari peki Timok“ samo proizvodnja bakra će učestvovati u našem BDP sa 5% Tako da će rudarstvo postati bez ikakve sumnje najdinamičniji segment našeg ukupnog razvoja, duboko verujem na zadovoljstvo i veliki uspeh čitave Srbije.

Pre nego što počnem sa svojim izlaganjem ja bih želeo da građanima Srbije pokažem kako izgleda dnevni red. Ovako, poštovani građani Srbije, izgleda 62. tačke dnevnog reda koje su stavljene u jednu tačku dnevnog reda rasprave, što znači da mi iz opozicije, koji treba da govorimo kritički protiv Vlade, jer nam je to posao da ukažemo ne sve što vlast radi loše, imamo nešto manje od 20 sekundi da govorimo po svakom zakonu od ovih 62. predloga zakona, računajući i najvažniji zakon u jednoj kalendarskoj skupštinskoj godini, a to je Zakon o budžetu za narednu godinu. Ono što odmah želim da kažem jeste da Dveri nisu opozicija državi Srbiji, već su Dveri opozicija vladajućem režimu SNS i SPS i naša je obaveza da podržimo sve što je dobro, ali još više da kritikujemo sve što je loše, a toga ima mnogo u redovima aktuelne vlasti. Ja bih konkretno ovaj budžet za 2019. godinu nazvao superhikovski budžet ili klasičan naprednjački budžet koji podrazumeva – otmite siromašnima i dajte bogatima.

Poštovani predsedavajući, možda vi niste čitali čuveni kultni strip Alan Ford, ali svako ko ga je čitao on zna šta znači kada nekoga uporedite sa Superhikom koji je bio poznat po tome što je otimao od siromašnih i davao bogatima. Niste mi dozvolili da dovršim šta sam pod tim mislio. Gospodin Siniša Mali, aktuelni ministar finansija će me odlično razumeti. Dakle, kako je aktuelna vlast stabilizovala finansijske prilike u Srbiji, kako je konsolidovala državnu kasu? Tako što je opljačkala sopstveni narod. Smanjiti plate i penzije, povećati poreze, takse, akcize, povećati porez na imovinu, povećati cenu goriva u Srbiji i tako lepo uzmete od svoga naroda i stavite u državnu kasu, a onda iz te državne kase dajete svojim prijateljima iz stranih multinacionalnih kompanija koji dolaze u Srbiju i subvencionišete sa narodnim državnim parama svako njihovo novootvoreno radno mesto. Na taj način oštećeni su pre svega penzioneri. Oštećeni su zaposleni u javnom sektoru koji su takođe opljačkani zbog smanjenja plata. Oštećeni su poljoprivrednici kojima su smanjene subvencije sa 14 na četiri hiljade dinara i koji nemaju regresirano dizel gorivo tj. plaćaju najskuplje dizel gorivo u Evropi, a to im je osnovno sredstvo za rad u poljoprivredi. Naravno, oštećena je i država Srbija ovom rasprodajom naših prirodnih i privrednih bogatstava jer ovo je prva vlast koja prodaje i rudna bogatstva i poljoprivredno zemljište i rečne tokove, izvore čiste pijaće vode i to je nešto što je zaista apsolutno nedopustivo. Ono što ja danas ovde želim da kažem i da tako nastupim za svaku stvar koju budem kritikovao aktuelnu vlast, ja ću ponuditi i rešenje šta bi Srpski pokret Dveri i šta bi Savez za Srbiju, kao najveća opoziciona grupacija u ovom trenutku u Srbiji, uradila da smo trenutno na vlasti. Što se tiče penzionera, Dveri i Savez za Srbiju nadoknadiće im sve što im je opljačkano u prethodne četiri godine za vreme važenja privremenog načina isplate penzija. Dakle, penzioneri mogu da budu spokojni, buduća vlast koja dolazi posle pada Aleksandra Vučića sa vlasti, na čelu sa Dverima i Savezom za Srbiju nadoknadiće im ono što im je SNS opljačkala, a radi se, da podsetim, o 850 miliona evra i opljačkanih 850 hiljada penzionera. Što se tiče poljoprivrednika, povećaćemo subvencije za poljoprivrednu proizvodnju i sve ono što ova vlast daje stranim firmama mi ćemo preusmeriti u podršku domaćoj privredi i poljoprivredi. I to vam se obavezujem u ime Srpskog pokreta Dveri i Saveza za Srbiju u celini. Takođe ćemo smanjiti akcize na gorivo, jer je nedopustiva ova pljačka građana Srbije sa ovako nenormalnom cenom goriva, gde akciza čini 55% cene goriva, što znači da država može da utiče na cenu goriva, ali neće. Država hoće da nastavi sa pljačkom svojih građana. Ono što takođe ovde želim da istaknem jeste da ćemo mi nacionalizovati sve ono što je opljačkano od ovog naroda burazerskim šemama i kombinacijama sa vašim prijateljima iz stranih kompanija, kojima budzašto prodajete RTB Bor ili PKB ili Aerodrom Beograd i sve to mora biti vraćeno državi Srbiji, a oni će biti pravedno obeštećeni. Sve ono što su uložili biće im vraćeno, ali neće moći da gazduju srpskim prirodnim i privrednim bogatstvima, to će moći da gazduje samo država Srbija i to će moći da bude u vlasništvu isključivo građana Srbije. Ono što posebno želim da naglasim jesu upravo domaći privrednici koje ste vi zaboravili. Nigde ih apsolutno vi niti pominjete, niti primećujete da milion ljudi u Srbiji radi u malim i srednjim preduzećima, da neki poslodavci ovde imaju ogromne obaveze prema državi, da su porezi na zarade nenormalno veliki i da vi dajete sve za strane kompanije, a veoma malo ili gotovo ništa domaćem privredniku. Mogla je da bude mnogo značajnija smanjenje zarada zaposlenih, tj. poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, mogla je da bude mnogo veća podrška i kroz subvencije i kroz poreske olakšice i kroz izvozne garancije, i kroz povoljne kredite domaćoj privredi i domaćoj poljoprivredi, a ne da u prvi plan imate isključivo stranog investitora koji je ovde zaštićen kao beli medved. Podsetiću vas da je nedavno jedan vaš veliki prijatelj, strani investitor, nemačka kompanija „Serfud“ iz Smedereva pobegla iz Srbije tako što je zatvorila svoj pogon u Smederevu, koji je inače izgrađen sredstvima grada Smedereva koje je uzelo kredit od 300 miliona dinara da bi izgradilo halu ovoj nemačkoj kompaniji. Lično Aleksandar Vučić je uručio ključeve ovoj nemačkoj kompaniji, ali ga sada nema kada je ova nemačka kompanija pobegla iz Smedereva, a da nije ispunila svoje ugovorne obaveze. Bila je obavezna da zaposli 300 ljudi. Nikada nije zaposlila 300 ljudi. Zaposlila je prvo 65 ljudi, pa pala na 25 ljudi, koji su na kraju izbačeni na ulicu, javljeno im je preko „viber“ grupe da firma više ne postoji i da je katanac stavljen na firmu „Serfud“ u Smederevu. Nisam video Aleksandra Vučića da dođe na zatvaranje ove nemačke kompanije, kao što je bio na otvaranju. Da ne bude da o svemu ovome govorim samo ja kao opozicioni kritičar vlasti, nego da vidimo šta o svemu kaže Fiskalni savet. To je interesantno. Evo, da počnemo od ključne konstatacije Fiskalnog saveta. Budžetski proces se i dalje narušava, ne usvaja se završni račun budžeta i krši se budžetski kalendar. Ključna konstatacija Fiskalnog saveta – već godinama unazad javnost nema nikakvu informaciju o tome na koji način su budžetom planirana sredstva zaista i potrošena. Zamislite, dakle, vi ne podnosite završni račun budžeta. građani Srbije ne znaju kako su potrošene narodne pare koje ste planirali budžetu. Dalje, Fiskalni savet podržava ono što su Dveri ovde kritikovale – da je besmisleno da Vlada odlučuje o smanjenju i povećanju penzija i da penzije po zakonu moraju biti usklađene sa rastom troškova života na godišnjem nivou. Znači i tu smo bili u pravu, i to potvrđuje Fiskalni savet u svojoj analizi ovog budžeta. Najvažnija stvar koju potvrđuje Fiskalni savet, a suština je svega što vam govorim o ekonomiji već dve i po godine ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Kaže Fiskalni savet u svom rezimeu – predloženi budžet za 2019. godinu ne predviđa dovoljno efikasne mere za potrebno ubrzanje privrednog rasta. Dakle, u vašem budžetu nema mera za ubrzanje privrednog rasta u Srbiji i to je suština čitave ove priče. Ja bih želeo tu da naglasim još jedan komentar koji je dao Fiskalni savet, mislim da je značajan, zato sam ga i obeležio. Kaže Fiskalni savet, jedna od najvećih zamerki za predlog budžeta za 2019. godinu je to što nije prepoznao potrebu za povećanjem javnih investicija u zaštitu životne sredine. Krupna stvar, evo zbog čega. Višedecenijski nedovoljno ulaganje Srbije još uvek se ne raspolaže ni osnovom strukturom u ovoj oblasti. Otpadne vode se ne pričišćavaju ni u najvećim gradovima, poput Beograda ili Novog Sada, gotovo da nema deponija otpada koje zadovoljavaju sanitarne standarde. Skoro polovina javnih vodovoda nema ispravnu vodu za piće, a približno dva i po miliona građana živi u oblastima sa prekomerno zagađenim vazduhom opasnim po zdravlje. Dakle, koja je uloga Fiskalnog saveta, ako ga ni u čemu ne slušate i ne uvažavate njegove ovakve dragocene savete. Takođe je Fiskalni savet rekao tamo da niste imali hrabrosti da donesete platne razrede, da ste to ponovo odložili, ali mi smo navikli da vi ne ispunjavate vaša predizborna i bilo koja druga obećanja. Ono što posebno želim da naglasim se tiče cene goriva, najbolnije teme zbog koje, evo ceo Pariz gori, jer građani Francuske se bune protiv pljačke koju njihova Vlada čini na ceni goriva. Evo šta ste vi uradili sa akcizama na naftne derivate u 2019. godini. Povećavate ih za 23 miliona. Povećanje akciza na naftne derivate za sledeću godinu povećana je čak 100 miliona evra u odnosu na 2017. godinu i 200 miliona evra u odnosu na 2016. godinu. Sa druge strane, novih 15 milijardi dinara naših para dajete stranim investitorima, ponovo „Fijat“, ponovo „Teklas“, ponovo „DŽonson elektrik“, ponovo „Leoni“, ponovo „Er Srbija“ Dakle, i dalje građani Srbije finansiraju vaše strane kompanije, zbog čega, ako oni posluju u plusu? Zbog čega ako oni dobro rade u Srbiji? što mi više dajemo njima naše pare? Što naše pare iz budžeta ne damo našim privrednicima i poljoprivrednicima? To je pitanje na koje vi ovde već šest godina nemate odgovor. Sa druge strane, naravno, trpi porodica u Srbiji, trpe prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece, 11 miliona evra manje nego što je ministar ovde najavio prilikom donošenja Zakona o finansijskog podršci porodici sa decom. Jedanaest miliona evra manje dajete za prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece. Da budem precizan kako izgleda vaša budžetska struktura. Ovako, u odnosu na prethodnu, tj. sadašnju 2018. godinu, u budžetu za 2019. godinu predvideli ste 40% više za vas, za Vladu Republike Srbije, 84% više para za generalni sekretarijat Vlade, 18% više para za Kabinet predsednika Vlade, 72% više para za avio službu Vlade, 160% para više u sledećoj godini za sudove zbog penala i lošeg rada korumpiranog pravosuđa u Srbiji, 18,2% više za BIA, 7% više za rashode za korišćenje usluga i roba i verovali ili ne, takođe 2,8 milijarde više za usluge po ugovoru, gde ćete naravno zapošljavati vaše partijske vojnike. Naravno, ima tu i smanjenja, smanjili ste budžetski fond za restituciju za 50%, smanjili ste izdavanja za Upravu za saradnju sa Srbima u regionu i rasejanju za 5%, smanjili ste sredstva Agenciji za borbu protiv korupcije za 30%, što je ispravno, oni inače ništa ne rade. Da vidimo dalje, sada tek pravite registar zaposlenih u Ministarstvu finansija, 425 miliona. Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata 178 miliona. Gondola u Beogradu 862 miliona, kapitalni projekti BIA 389 miliona. Rekonstrukcija dve vile, vile Mir i još jedne u Beogradu, valjda za Vučića, Nikolića i ostale iz SNS 53 miliona dinara. jedino što podržavam su izdvajanja za nove zatvorske jedinice u Zabeli, Sremskoj Mitrovici, Okružnom zatvoru u Beogradu i novi zatvor u Kragujevcu. Ima potrebe za tim, posebno kada vi padnete sa vlasti i kada budemo ispitivali vašu odgovornost, kriminal i korupciju i kada kao Savez za Srbiju na vlasti, a Dveri vam to obećavaju, donesemo zakon o ispitivanju porekla imovine svih nosilaca funkcija, od 1990. godine do danas. Koliko se sećam, deset puta je Aleksandar Vučić obećavao donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine i šest godina ga nema. Moram da prenesem građanima Srbije jednu genijalnu stvar koju sam pre neki dan video na televiziji. Pogledam ja program jedne od naših televizijskih stanica, vidim jedno poznato mi lice, ali ne mogu da se setim odakle znam čoveka. Vidim obilazi neka poljoprivredna domaćinstva, razgovara sa poljoprivrednicima, dolazi na neku tribinu, obraća se građanima u prepunoj sali, kad ono, setim se, Miroslav Mišković čoveče.

Miroslav Mišković, isti onaj sa kojim je nazdravljao Siniša Mali kada su proslavljali godišnjicu firme „Delta holding“, čekajte, isti onaj koga ste optužili da je najveći tajkun, kriminalac i lopov u državi Srbiji, koga ste držali mesecima u zatvoru. Zašto ne izađete sada i kažete – izvinite gospodine Miškoviću, pa mi smo grešili, vi ste mnogo fin čovek, vi bi mogli da budete i ministar u Vladi Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, vi biste mogli da nam pomognete da vidimo kako da rešimo srpsku poljoprivredu, kao što sada Miroslav Mišković lično učestvuje u kampanji SNS u Zaječaru zajedno sa gradonačelnikom Boškom Ničićem. Na kraju još samo nekoliko važnih napomena. Pre svega, apsolutno nedopustivo povećanje pretplata za RTS i za RT Vojvodinu. Nema razloga da građani Srbije plaćaju da bi svako veče gledali Aleksandra Vučića na javnim medijskim servisima. Takođe, nema razloga da se REM-u omogući bilo kakva dodatna sredstva, jer je REM odavno trebalo da ukine nacionalnu frekvenciju televiziji Pink, da zabrani rijaliti šouove, ali to jednostavno nije uradio i ne vidim zašto bi dobijao dodatna sredstva iz budžeta. Naravno, hoću da kažem na kraju, da su drugi zakoni ovde sporni, ima ih puno. Problem restitucije koji ponovo odlažete, zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti bezbednosti gde smo dobili mnogo dopisa, da dovodi u pitanje moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana i odlaganje nuklearnog otpada. Tu su problemi sa zakonom o uvozu i izvozu robe dvostruke namene gde očito omogućavate ponovo vašim stranim partnerima da mogu da uvoze i da rade šta hoće ovde u državi Srbiji. Tu je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koju još uvek niste potpisali, nemate popis javne imovine. Tu su zakoni o stečaju gde i dalje ista stvar funkcioniše, da privilegovani stečajni upravnici, privilegovani stečajni poverioci, privilegovani advokati i advokatske kancelarije rade šta hoće. Imamo primedbe i na Zakon o uslugama, gde je predlog sporan, njime advokaturu prevodite u uslužnu delatnost itd. Dakle, mnogo je primedbi, ali kako to sve reći za svaki zakon u 20 sekundi. Ono što na kraju mogu da kažem jeste da će Savez za Srbiju i Srpski pokret Dveri raditi sve suprotno. Znači, mi ćemo zabraniti prodaju našeg poljoprivrednog zemljišta, mi ćemo zabraniti uvoz i promet GMO hrane i semena, mi ćemo ukinuti ovaj nepravedni sistem javnih izvršitelja, mi ćemo ove bankarske derikože privesti pozdaniju prava i mi ćemo umesto da budemo super hikovi, kao vi koji pljačkaju siromašne i daju bogatima, dodatno da oporezujemo bogate i ekstra profitere, strane kompanije, tajkune i banke koje deru kožu s leđa građana Srbije. Konačno, donećemo zakon o zaštiti prezaduženih porodica, omogućićemo da građani na lokalnim referendumima odlučuju gde će da idu sredstva od poreza na imovinu i na kraju, donećemo zakon o ispitivanju porekla imovine, a prvi čije će poreklo da se ispituje po tom novom zakonu, biće lideri iz Saveza za Srbiju. Pa, prvo poreklo Boška Obradovića, pa Dragana Đilasa, pa Vuka Jeremića i redom onda svih nosilaca javnih funkcija od 1990. godine do danas, da vidimo ko je opljačkao ovaj narod i državu i da onaj ko je opljačkao ovaj narod i državu, nezakonito stekao imovinu, da mu bude oduzeta, pa makar to bili i braća Mali i braća Vučić i Goran Vesić i bilo ko od sadašnjih vodećih ličnosti iz SNS. Dakle, vreme je da se podvuče crta i da znamo ko je opljačkao ovaj narod i državu u prethodnih 20 godina. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.

Ja bih se osvrnuo na nekoliko komentara koje smo imali priliku da čujemo, pogotovu onih koji su važni, koji se odnose na Fiskalni savet Republike Srbije. Najpre želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim članovima Fiskalnog saveta na veoma konstruktivnoj i dobroj saradnji u prethodnom periodu i građane Srbije želim da upoznam sa pravnim rezimeom Fiskalnog saveta vezano za budžet za 2019. godinu. Ovaj rezime kaže i citiram – predviđeni nizak fiskalni deficit, odgovarajući je za Srbiju budući da osigurava postignutu makroekonomsku stabilnost, nisku inflaciju i stabilan kurs dinara i u narednoj godini će da dovede do daljeg smanjivanja visokog učešća javnog duga u odnosu na BDP. Druga dobra karakteristika predloženog budžeta je u tome što je on kredibilan, odnosno prihodi i rashodi Republike u načelu su realistično planirani. Dalje, Srbija ima uravnoteženi budžet. Za građane Srbije ovo je najvažniji rezime nalaza Fiskalnog saveta, s obzirom na to da mi po prvi put imamo stabilne finansije, treću godinu za redom imamo fiskalni suficit u našem budžetu, imamo stabilnu stopu inflacije, 2,3% međugodišnje inflacije ove godine, u odnosu na 12, 13, 14 koji su bili samo 2013. godine. To je ogromna razlika. Imamo stabilan kurs dinara, u odnosu na evro on se menja, ali menja se na štetu evra, a u korist dinara što se nikada pre nije desilo. Ono što je posebno važno, budžet za 2019. godinu, što kaže Fiskalni savet, je koncipiran tako da nam omogućava dalje smanjenje učešća javnog duga u našem BDP, što je najvažnija ili jedna od najvažnijih karakteristika budžeta za 2019. godinu. Po pitanju stopa rasta, malopre sam govorio o tome, mislim da treba da budemo ponosni na ostvarenu stopu rasta za prvih devet meseci ove godine. Dakle, naša privreda je rasla 4,5% ove godine u prvih devet meseci. Malopre sam uporedio i ostale zemlje u okruženju i neke druge zemlje EU, dakle, mi imamo višu stopu rasta nego što imaju oni, što je veoma važno. U budžetu za 2019. godinu upravo kroz povećanje plata i penzija, dakle, kroz povećanje životnog standarda građana Srbije, kroz veliki rast za 30% više javnih investicija u 2019. godini nego u 2018. godini, želimo da podstaknemo dalje povećanje ulaganja u infrastrukturu i s treće strane, kroz smanjenje opterećenja na rad i kroz velike poreske podsticaje. To su tri elementa i tri karakteristike našeg budžeta koje treba dodatno da podstakne rast srpske ekonomije. Ono što Fiskalni savet kaže, treba još više da radimo na tome i tu se slažemo, ali samo ove tri mere su već negde oko 220 milijardi su investicije, fiskalno rasterećenje 20, 30 milijardi, smanjenje opterećenja na zarade. Dakle, to su već ogromni koraci napred koji treba da podstaknu našu ekonomiju da bude konkurentnija, atraktivnija i to je za nas prvi korak. To je veoma važno napomenuti i čuo sam malopre oko toga da nikada manje, ili da nismo predvideli investicije u zaštitu životne sredine. Želim poslanicima da skrenem pažnju na član 3. Zakona o budžetu, možda niko nije ni video, 200 miliona evra za Ministarstvo za zaštitu životne sredine za izgradnju, ako se ne varam, šezdeset i nešto fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. To je upravo ono što nam nedostaje i to je upravo ono što je u budžetu za narednu godinu. Na kraju, ako smo čuli izjavu iz stripa „Alan Ford“, ja bih i želeo da završim sa „Alan Fordom“ i da kažem – ako kanite pobediti, nemojte izgubiti. Hvala puno. Kolega Orliću, vi ste tražili povredu Poslovnika? Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Tamo ima jedan lik koji se zove Gumifleks. Ovaj Gumifleks se pretvorio od fašiste u đilasovce. I priča o poreklu imovine, on će da ispita kada dođe na vlast sa svojim kriminalcima i lopovima koji su ojadili Srbiju, onda će on, kaže, da ispita poreklo imovine svih nas iz SNS. Juče je jedan od lidera te vaše nove koalicije odgovarao kao svedok u njujorškom sudu o svojim mafijaškim vezama sa gospodinom Patrikom Hoom, koji je bio svojevremeno ministar unutrašnjih poslova Hongkonga. Po izjavi samog Patrika Hoa, Vuk Jeremić je zaposlen u jednoj firmi, CFC mislim da se zove, gde je za dve godine dobio 660.000 evra. Da podsetim gospodina koordinatora kako se obogatio njegov lider Dragan Đilas. Obogatio se na grbači građana Srbije, tako što je ostvario milionske sume u evrima prodajući i trgujući sekundama upravo na RTS-u i upravo na rijaliti programima koje je on doveo u Republiku Srbiju. Tada mu rijaliti programi nisu smetali, zato što je bio suvlasnik jedne od televizija koja je emitovala rijaliti programe. Ono što gospodin koordinator neće da prizna, a ja moram da kažem zbog građana Srbije, kada su prijatelji koordinatora bili na vlasti, gospodine Arsiću, ja ću navesti samo jedan primer, to je bila sednica Narodne skupštine od 5. maja 2010. godine, oni koji plaču kako nisu imali dovoljno vremena da pročitaju materijal, predloge zakona itd. Na sednici od 5. maja 2010. godine, prijatelji koordinatora, dakle Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Borko Stefanović, Šane Petrović i svi ostali su spojili 94 tačke dnevnog reda, to je bila sednica od 5. maja 2010. godine, vi se, gospodine Arsiću, toga sećate, pa ste imali npr. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade države Kuvajt, pa do zakona o PIO. Tad Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću i ostalim lopovima i kriminalcima koji su upropastili Srbiju nije smetalo da spoje 94 tačke dnevnog reda. Tad nisu u Skupštini donosili predloge zakona i pokazivali građanima Srbije koliko moraju da pročitaju materijala. Tad je to bilo super, tad je to bilo evropski, tad je to bilo demokratski.

Izvolite. Ja se izvinjavam, govorim kao neko ko je predložio jedan od zakona koji očigledno neki poslanici nisu ni pročitali ili imaju potrebu tako nešto da govore. Ali, taj zakon je pisala struka i onda i ne očekujem da poslanici pojedini bilo šta smisle, ne umeju i da kažu. Mi smo čuli more ovde neistinitih navoda, ne samo na zakon koji sam predložila, ja sam predlagač zakona, ja ga nisam pisala, pisala ga je struka, i to sa ponosom kažem, a kao poslanik imam prava da dobar zakon predložim. Neverovatno je da poslanik ovde ustane i priča o Zakonu o uslugama kao nešto što smo mi uvrstili ovde na dnevni red. Zakon o uslugama uopšte nije na dnevnom redu, čak je i povučen iz procedure skupštinske. I, eto, samo ta činjenica govori da poslanik koji je govorio pre nekoliko ovde govornika, ni ne zna o čemu govori, niti se pripremio, niti zna šta mi imamo na dnevnom redu. I stvarno, jadna je ta moja profesija advokature ako se ona uopšte obraćala poslaniku da im nešto pomogne u vezi Zakona o uslugama. Evo, ubeđena sam da Advokatska komora Srbije nije imala nikakav kontakt sa ovim poslanikom, Advokatska komora Vojvodine još manje. Da li je neko iz beogradske organizacije razgovarao sa njim, možda, ali na njihovim tim partijskim seansama, znajući da je jedan od njih sada trenutno u tom pokretu za svašta nešto i pokušavaju da shvate filozofiju Alana Forda i ovoga što je ministar Mali rekao, bojim se da ništa nisu razumeli, jer su se nasmejali, da ako kaniš pobediti ne smeš izgubiti. Ali, oni stalno gube, gube i gube i nikad ništa da nauče, a to je barem da se pripremiš za sednicu kad hoćeš nešto da kritikuješ. Što se tiče ovoga što je rečeno da je Smederevo uzelo kredit da bi pomoglo otvaranje neke fabrike, predložila bih poslaniku da se dobro raspita u svom trenutnom političkom okruženju kako su se ranije uzimali krediti i za kakve sve poslove. Ja ću mu samo reći nešto što ima malo dodirnih tačaka sa ovim zakonom koji sam predložila, a to je malo da prouči kako je i kada nastalo Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije“ 2009. godine i kako su sutra ujutru uzeli jedan ogroman kredit, ne bi li obavili prljav posao ovde u ovoj državi. Tako da preporučujem kolegama kada se zatrče da nešto kritikuju i govore, da se odmah pripreme da znaju kakav će odgovor dobiti nazad, ili da prećute neke stvari. Ja bih im u vezi ovoga zaista preporučila da prećute. Što se tiče građana Srbije, važno je da ne ostane ta rečenica kako nekakav zakon sada treba da omogući izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji. To je takva budalaština opasna koja je ovde izgovorena, da davno nešto parlament Republike Srbije nije imao priliku da čuje. To je neverovatno. Ja znam da, recimo, hartija trpi sve, verovatno trpi i vazduh sve, ali da vi građane Srbije plašite sa ovakvom budalaštinom da jedan zakon omogućava izgradnju nuklearnih elektrana, i to danas u Srbiji, pa to je smejurija. Ali, znate šta, treba imati malo dubinu, malo širinu, obrazovanje, pa kad se pripremate da vidite koji zakoni još postoje u našoj državi. Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana još u Jugoslaviji koji važi ovde u Srbiji davno je zabranio izgradnju i nuklearnih elektrana i izgradnju postrojenja za proizvodnju nuklearnog goriva. U članu 4. zakona, kojem ste samo verovatno uzeli prvu stranicu, pa rekli – aha, sad ću nešto da lupim u vezi ovoga, pa da ostane zabeleženo, dakle, u članu 4. upućuje se upravo na taj zakon gde je ovo sve

Videli ste, gospodine Arsiću, nego razumete i vi da je bio pun sistem, a vezano za ono što je Boško Obradović, ovaj koordinator svih poslanika, Dragana Đilasa i tog njihovog saveza za temeljno uništavanje Srbije, rekao ovde. Smatram da je pitanje dostojanstva kada se javi ovde čovek i priča potpune nebuloze, npr. o tajkunu Miškoviću i objašnjava nam kako je fasciniran temom nekih kampanja, pa mu se priviđaju. Što je fasciniran temom kampanja, to razumem. U tri opštine, od četiri, u koliko će biti izbori ovog decembra, njegov, Đilasov, Jeremićev, Obradovićev i savez „žutog preduzeća“, je li tako, neće ni da se pojavi. Jer ne mogu da skupe dva potpisa da negde listu podnesu, a kamoli da dobiju neki glas na tim izborima. Ali, da se ne brinu, neće biti nikakve razlike u efektu u te tri opštine u kojima se ni pojaviti neće, i u ovoj četvrtoj, jer u četvrtoj, u Lučanima, znaju građani jako dobro da su iz svi zajedno opustošili temeljno, kako god su samo umeli i mogli, u vreme kada su žarili i palili, pa i tom opštinom, da su bar 2.000, brat bratu, ljudi bez posla ostavili. Što se Miškovića tiče, ne mogu da se setim kada je taj čovek, beše, postao predmet interesovanja nadležnih organa. Nekako se ispostavlja baš u vreme kada je Aleksandar Vučić, koga smisliti ne možete, dobio priliku da se stara o ovoj zemlji. Nije u vreme Dragana Đilasa. Jel znate šta je radio Miroslav Mišković sa Draganom Đilasom, koji vas je tada finansirao, vas iz Dveri, između ostalog, a ove iz Demokratske stranke je malo i pljačkao dok ih je vodio? Tada je Mišković imao zajednički biznis sa Đilasom. Ako vas zanima bilo šta na temu Miškovića, pa pitajte Đilasa. Niko to ne zna bolje od Đilasa jer su, beše, zajedno ta dvojica velikana, tih velikih ktitora, dobročinitelja, držali novine, bili zajedno u novinskom biznisu. Ali, vidite šta, priznaju ovi ostali. Nekako im se omakne, pa kažu. Pitajte Tadića koji je to priznao javno. Da“, kaže, „znali smo da su Đilas i Mišković bili poslovni saradnici i partneri“ U isto vreme, ako hoćete rijalitijima da se bavite, pitajte Đilasa za to ko je uveo rijalitije, ko je decu ostavljao bez onoga što im pripada zbog rijalitija i pitajte onog vašeg Lepomira, on je verovatno i lep, a i mudar i toliko politički važan kao vi, a u rijalitije se razume skoro isto tako dobro kao vi.

Reč ima, kao predlagač, narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite. Uvaženi ministri, kolege poslanici, imali smo prilike da čujemo mnogo tema, počev od Alan Forda, do toga kako ne treba usvojiti Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda na finansijski plan REM-a. To znači da se uopšte obim sredstava nije promenio, da su unutar stavki i suštinski REM promenili određene pozicije i to pokazuje, u suštini, da onaj ko je hteo da priča nije hteo ni da čuje, ni da pročita kako glasi tačka dnevnog reda. REM je institucija koja u nadležnosti rada Skupštine Srbije. Ona ima, znači, ona ne prima pare iz budžeta, ona stiče sredstva kojima raspolaže slobodno na tržištu na osnovu naplate naknade za medijske usluge. I, ta cena naknada se nije menjala, ali se promenio način na koji oni raspolažu unutar samih finansijskih sredstava i pozicija. Time što je Odbor dozvolio i usaglasio tu izmenu, samim tim je dozvolio da REM zaista može da koristi određena sredstva u skladu sa zakonom. U protivnom ne bi mogao da koristi. Znači, nema povećanja sredstava. To je vrlo bitno da kažemo istinu, kada govorimo uopšte o nekim tačkama dnevnog reda. A, mi smo danas slušali, ne samo o REM-u, nego smo slušali o Fiskalnom savetu kako je nešto rekao, a u stvari je potpuno suprotno rekao, onda smo slušali o restituciji kako smo smanjili sredstva kao država, što uopšte ne stoji, jer 64.000 ljudi čeka da se završe postupci, jer jednostavno ne mogu da dokumentaciju koja se odnosi na imovinu, brojeve parcela završi zbog nekih loših premera i predračuna katastara koji su dugo godina za nama. Drugo, imamo priču o tome da vila „Mir“ treba da bude rekonstruisana zarad toga da bi neko bio. Ukoliko ne znate, strane delegacije su gosti tih svih rezidencijalnih objekata, a ne pojedinci. Prema tome, nemojte da obmanjujete narod ovde kada govorite na neku temu, a ne znate uopšte šta pričate, nego pričate isključivo zbog toga da biste pravili marketing vašem tom novom savezu, na neki arhaičan način, pri tome spominjući neke pare i neke pronevere novca koje jednostavno, prvo nisu ni dokazane, a drugo i ne postoje. Ali, u stvari, vi uvek polazite od sebe, jer ste vi ti koji su vaši partneri i te porodice i majke oštetili, jer je budžet grada Beograda bio oštećen za 1.200.000.000. Preko 200.000.000 je ostalo neisplaćeno porodiljama naknada u Beogradu do 2013. godine. Znači, vi morate prvo svog predsednika, odnosno mentora, gospodina Đilasa da pitate kako je on raspolagao parama? Gde je taj novac od tih 300.000.000 evra što je prošlo kroz njegove firme? Gde su ti ostali novci? Znači, morate jednostavno da uđete potpuno u analizu vaših stranačkih partnera sa kojima predstavljate taj savez. I, na kraju krajeva, ako već hoćete da se bavite temom kao što je Alan Ford, postoji jedan lik koji se zove „No 1“ On kaže, jednostavno govori o tome da ono što obećavate, ne treba da obećavate, nego treba da izvršite. E, mi to radimo. Mi ne obećavamo mnogo, ali zato radimo posao od kojeg građani Srbije zaista vide rezultate. Hvala.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, vi ste danas iz parlamentarne većine oborili sopstveni rekord, šezdeset dve tačke dnevnog reda u raspravi ste spojili u jednu. To vam jača efikasnost rada. Formalno ćete sve izglasati, pa će ispasti da je demokratski odluka donesena. Ali, izvetrio je duh demokratije iz ove Skupštine. Nema to nigde u svetu. Jednog dana će se pisati o ovom skupštinskom sazivu gde je bilo moguće 62. tačke dnevnog reda, uključujući zakon o budžetu, objediniti u raspravi. I, rasprava se zapravo kvalitetno ne može voditi, umesto što je jedan stručnjak danas rekao, mesec dana da se vodi rasprava samo o budžetu. Da se do tančina pretrese budžet. Ovde se zapravo ništa neće do tančina pretresti i nije ni moguće da se to uradi. Mi ni ove godine nismo videli završni račun budžeta. Šest godina vaše vlasti, ni jedne godine nije razmatran završni račun, nije ni usvajan. Naravno, vi imate izgovor da devet godina dosmanlijska vlast nije podnosila završni račun budžeta. Ali, jel vama dosmanlijska vlast primer za ugled? O tome se radi. Vi se možete stalno pozivati – nisu oni, nećemo ni mi. Jel to nešto na šta se možete ugledati? Jel to nešto za poređenje? Ne bi smelo da bude. Najavljivana je rekonstrukcija Vlade mesecima, pa je rečeno – kad se to desi, pa kad se to desi, pa kad se to desi. I, evo, uđosmo u donošenje budžeta za 2019. godinu i još nema rekonstrukcije. Da li je to pametno? Jel bilo mnogo bolje da se izvrši rekonstrukcija Vlade, pa onda da se pravi budžet? Pronose se glasine, neka štampa o tome piše da se mogu vanredni izbori očekivati na proleće. Nećete vi valjda na te nove izbore izaći sa Vladom u čijem će sastavu biti Rasim LJajić, Zorana Mihajlović, Zlatibor Lončar i još njih troje, četvoro. Da li je to pametan potez. Da li se s njima može na izbore? Meni kao pozicionaru je drago što ćete vi sa njima na izbore, kako sada stvari stoje, a vama će se obiti o glavu. Mi imamo tu mnogo tih stavki budžetskih koje su nedorečene, koje su nepotpune. Imamo finansiranje svega i svačega, ali nemamo sve precizno navedeno. Dakle, dosta je to redigovano u odnosu na ranije zakone o budžetu. Vi ste dolaskom na vlast pre šest godina imali obimniji, da li je tako Nataša ti se sećaš toga, ja sam bio na službenom putu. Borio sam se da dobijem jednu titulu najznačajniju titulu u životu, pa sam uspeo da je dobijem. I, sada ste počeli da opštim stavkama prikrivate pojedinačna budžetska davanja. Vi između ostalog planirate finansiranje Saveta nacionalnih manjina, manjinskih saveta. To je u redu, ali možete li baš svaki manjinski savet da formirate. Možete li da ga finansirate.

Esad DŽudže koji se zalaže za dalje cepanje i deljenje Srbije i objavljuje mapu tog cepanja i uvek je bio protiv Srbije kao države, uvek je imao neprijateljske pozicije u pogledu opstanka Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Naravno, Srbija je demokratska država, pa može dozvoliti da se verbalno i takve ideje iznose, ali može li Srbija kao država finansirati takve ideje i mogu li Srbi dozvoliti da Rasim LJajić ostane potpredsednik Vlade i ministar trgovine i telekomunikacija iako je uz njegovu podršku izabran Esad DŽudža za predsednika Bošnjačkog nacionalnog saveta. Za njega je glasala organizacija „Vakat je“ politička organizacija, iza koje direktno stoji Rasim LJajić, i u kampanji je to pokazivao. Govorio je stalno mi, mi, mi na svim njihovim skupovima. Nema, dakle, nikakve sumnje da on direktno iza toga stoji. Na stranu to što je ranije bilo, na pištolj i nož, sa Sulejmanom Ugljaninom, što su se međusobno optuživali za ubistva i Rasim LJajić da je naručivao ubistva nekih ljudi koji su bili Ugljaninovi, da su neka ubistva izvršena. Svega je toga bilo na ovim televizijama čiji su urednici Muslimani, ili čiji su vlasnici Muslimani. Možete mnogo toga da nađete na internetu, da vam ja ne govorim pojedinosti. Može li, dakle, da se taj Nacionalni savet dok ima ovakvog predsednika, finansira iz državnog budžeta? Ja sam ovde postavljao juče pitanje ministru unutrašnjih poslova, ministar nije bio, bio je verovatno zauzet. Pa, možda je stvarno bio zauzet, ne sumnjam u to, međutim, juče nisam stigao nešto da vam kažem, što je veoma bitno, danas ću vam reći. Naš ministar je naučnik, ministar Nebojša Stefanović je doktor nauka, to je opšte poznata činjenica, i kao doktor nauka, jedne od grane društvenih nauka, normalno bi bilo da redovno prati jedan od najeminentnijih svetskih naučnih časopisa koji se zove „Difens en forin elfes stratedžik polisi“ Taj časopis pokazuje, evo npr. člankom Gregorija Koprija, o terorizmu na Balkanu, da je Rasim LJajić, još pre 2004. godine bio predmet obrade svetske nauke, svetske pravne i političke nauke, toliki je njegov značaj u svetskim kriminalnim krugovima, u mafijaškim krugovima. Evo šta kaže u tom časopisu – iz dobro pozicioniranih muslimanskih izvora saznaje se da je brat jednog saveznog ministra Srbije i Crne Gore, baziran u Novom Pazaru, grad u južnoj Srbiji i deluje kao ključni čovek u poslu za veliki deo trgovine narkoticima. Ti izvori tvrde da drugi članovi kabineta i zvaničnici nižeg ranga, takođe imaju koristi od isplata za reket od narkotika.

Koliko se puta desilo da naši carinski organi zaplene hladnjače sa govedinom, zaklanom pre 20 i više godina, a koja je stigla preko Albanije, kabinet Rasima LJajića, ministra trgovine, pustite to. Sve je zabeleženo, samo se vi smejte. Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Ako ja lažem, svetska nauka ne laže. Da li ja imam sa Gregorijem Koprijem nešto?

Ne dolikuje tebi kao Srbinu da si tako nervozan. Dalje se finansira i Savet za borbu protiv korupcije, a i Agencija za borbu protiv korupcije. Ja sam pratio rad oba ta tela i do danas nisam shvatio razliku. Zašto mi imamo ta dva tela? Imali smo nekada Vericu Barać, bila je na apsolutno različitim ideološkim pozicijama od mojih, ali su je svi cenili zbog ličnog poštenja i zbog toga što je beskompromisno razotkrivala raznorazne korupcionaške afere, pre svega, vezano za dosmanlijski režim. Kada ste vi naprednjaci došli na vlast, Tomislav Nikolić je odmah posthumno odlikovao Vericu Barać. I posle toga, nijednu aferu sa onog spiska od 24 niste priveli kraju, a i vaši neki čelnici režima, uključujući i Tomislava Nikolića upadoše u duboku korupciju. Pazite, vi u budžetu ovde imate i stavku, mada je nevešto prikrivate, da se održava i vila državna od 800 kvadrata u kojoj i dalje živi Tomislav Nikolić i to na osnovu Uredbe Vlade Srbije. Čovek uložio milion evra da sebi i svojoj ženi sazida mauzolej u Bajčetini, a ovamo mu država plaća sedam, osam hiljada evra svaki mesec za održavanje državne vile u kojoj on živi. Umesto da na toj vili zarađuje, da je nekoj stranoj ambasadi iznajmljuje itd.

Nikada ga Aleksandar Vučić nije poveo ni u Rusiju, ni u Kinu kada je išao na važne razgovore i dogovore. Nemojte to da radite, prestanite sa tim. Imate suviše komotnu većinu u Narodnoj skupštini i smatrate ovakve stvari će proći u Narodnoj skupštini. Hoće, ali u najmanju ruku ne prolaze u istoriji. Ovo će se pamtiti, ovo će se pisati. Više će se o ovome pisti, nego o tome koliko je svaki od vas zaslužan za ispravan rad ministarstva, ako ima takvih zaslužnih. Ja ne znam i nemam na osnovu čega da zaključujem, a nemam ni mogućnosti da dovoljno o tome govorim. Vidite, imate Agenciju za restituciju, koja je vratila sve ono što se moglo vratiti. Nikada Narodnoj skupštini nije podnela izveštaj, nikada niko nije istražio koliko su rukvodioci te institucije uzimali mita, uzimali procenat od onih kojima su vraćali nekretnine, a sada došlo na red da se isplaćuje u gotovini. Od čega? Od srpske sirotinje da se finansiraju potomci nekadašnjih tajkuna. Ovde imamo slučaj Darko Šarić uhapšen pre mnogo godina, još u vreme Borisa Tadića i čim je uhapšen krenulo je o razvlačenju njegove imovine. Postoji neka Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, međutim, njega su temeljito opljačkali, sve kuće, sve stanove, bud zašto prodavali nameštaj, razvlačeno je to, sećam se TV snimaka kako je razvlačeno, ne možete da ga osudite, jer nije trgovao drogom na teritoriji Srbije, nego tamo ko zna gde, ako je uopšte. A, ko će mu vraćati ovu imovinu? Hoće li Boris Tadić? Ne, on će se izvući. Vraćaće mu država, to znači, opet će mu vraćati srpska sirotinja. Kad je uhapšen Šarić, na tržištu droge u Srbiji nije bilo nikakvih promena. Znači, nije imalo veze sa trgovinom droge u Srbiji. Kada je Rasim LJajić postao potpredsednik Vlade, cena droge na tržištu je sve manja. Droga je sve jeftinija. Kada mu je brat poginuo u laboratoriji za proizvodnju heroina, došla je policija da izvrši uviđaj i cela laboratorija je netragom nestala. Nema papira o zapleni laboratorije.

Dakle, od kada on vodi te poslove, cena droge je sve niža i niža, jer je siguran, ne može mu niko ništa. Svi vi iz Vlade to dobro znate, svi ministri, i pravite se da ne znate. Zbog čega? Evo vidite da je pokazao pravo lice izborom Esada DŽudže za predsednika bošnjačkog nacionalnog veća, što znači da vam sledi jedna poveća glavobolja. Sledi vam glavobolja koju ćete sami finansirati. Imate vi slučajeve Zorane Mihajlović koja je, prvo, reklamirala greške izgradnji deonice autoputa između Obrenovca i Mionice i bilo je nekih nedostataka i preduzeće „Planum“ je uklonilo sve nedostatke, a posle toga je ona otišla i raskopala celi put, pa stala pred kamere i rekla – mora se sve iz početka, a nije moralo iz početka, da bi se potrošilo novih 10 miliona evra i da bi to dobila da radi firma koja nije došla na osnovu javnog tendera, nego neposrednom pogodbom. Ta ista Zorana Mihajlović sklapa sa Amerikancima preliminarni dogovor o izgradnji autoputa od Čačka do Pojata 300 miliona evra skuplje nego što je bila kineska ili azerbejdžanska ponuda, 300 miliona i nećete da vršite rekonstrukciju. Imate ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji ogromne pare uzima na osnovu provizije za narudžbe skupocene medicinske opreme. On je skoro sve u Nišu, ovo što je nabavljeno, kupio bez javnog tendera uz ogromne provizije i čak obmanuo javnost u pogledu tehničke prirode nekih od tih objekata. Imate ovog ministra Šarčevića, Mladene, nisam te zaboravio, koji kupuje od Hrvata opremu za elektronski dnevnik tri, četiri puta skuplju nego što se može kod nas nabaviti od naših proizvođača, ali nije to tako strašno. Najstrašnije je što on, posle više naših upozorenja, ništa nije uradio da država povrati monopol na izdavanje udžbenika za osnovne i srednje škole kako ne bi udžbenička mafija tu godišnje okretala oko 100 miliona evra. Izdavači iz Hrvatske, iz Nemačke i iz nekih drugih zemalja. Imamo mi i ovoga ministra sporta. NJegov jedan od najbližih saradnika je već u zatvoru valjda za nekih milion i nešto evra, možda i dva miliona. Neki akteri su još uhapšeni pored njega zbog fantomske firme Evropske univerzitetske igre 2020. godine u Beogradu, kojoj su uplaćivane pare i netragom nestajale i ministar je još uvek na svojoj funkciji. Dakle, imate čitav niz ministara koje ste morali izbaciti iz Vlade, otarasiti ih se, pa onda krenite i na te izbore ako izbore pripremate. Ovako, s njima usvajati budžet i sa njima na izbore izaći, teško ćete se provesti. Nemojte misliti da vam nešto iz stare slave može tu pomoći, jer mnogo je prljavog veša i za nekih od vaših ministara… Izvolite. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika, članovi 27, 106. i 108. Meni je jasno da je ovo poslednji mandat SRS i da prethodni govornik želi da privuče pažnju, ali mi nije jasno da predsedavajući tokom 20 minuta ne pokuša bar poslovnički, imajući pravo da primeni član 108. ili 109, imajući u vidu da prethodni govornik apsolutno ništa nije govorio o budžetu. Ali, ajde što nije govorio o budžetu, ja moram da napomenem to da se naša zemlja danas nalazi u jednoj veoma izazovnoj situaciji, možda situaciji koja nije bila takva u proteklih 20 godina. Naš narod na Kosovu i Metohiji danas nema lekove, naš narod na Kosovu i Metohiji možda za nekoliko dana će biti u takvoj situaciji da nema hranu, da nema vodu, da nema grejanje i u takvoj situaciji ja sam zamišljao da će ljudi iz SRS možda bar simbolično, možda na neki drugi način, meni je zabranjeno pre neki dan, zajedno sa predsednicom Narodne skupštine, od strane kosovskih odnosno albanskih separatista, da uđem na teritoriju Kosova i Metohije… (Vojislav Šešelj: Ih, kad je meni zabranjeno!) Ali vama nije. (Vojislav Šešelj: Kako nije?) Vi možete zajedno da pomognete našem narodu da se izbori tamo sa ovakvom situacijom, a možda i da dejstvujete kao četničke jedinice po HBS, po Rosu jedinicama, kako ste to govorili proteklih 20 godina… i da na taj način ugrozite šiptarske separatiste. Ja mislim da ovakav jedan vid ponašanja nije na čast nikom, ne samo prethodnom govorniku, ne samo dr Šešelju. Nije nikome u ovoj zemlji. Mislim da se Milan Stojadinović, Nikola Pašić prevrću u grobu zbog ovakvog ponašanja. Tražiću da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje. Uz to, molim vas da nastavite da vodite sednicu kako ne bi imali jednu ozbiljnu krizu ovde u parlamentu, jer će doći do mogućnosti da se ovde… kao što se od prethodnog govornika opstruira rad parlamenta, to i mi sada… Ne, ja želim da diskutujem kao ovlašćeni. Hvala. Ja se neću vraćati u prošlost. Stranka o kojoj malo bilo reči, samo minutu, je stranka prošlosti. NJen lider Vojislav Šešelj je pluskvamperfekat i, samim tim, nemamo šta o tome da govorimo. Ja ću se vratiti na budžet. Budžet je nešto o čemu danas raspravljamo, a raspravljamo o jednom budžetu koji je za nas vrlo značajan i vrlo bitan. Postigli smo dobar rezultat u finansijskoj konsolidaciji. Ne dobar rezultat, mogu reći izvanredan rezultat. Zašto izvanredan rezultat? Srbija ima uređene finansije.

Ja govorim o stabilnosti budžeta. Budžet je planiran tako da na prihodnoj strani i rashodnoj strani ima stabilnost, što znači sredstva su planirana realno, konzervativno i Srbija nema više iznenađenja. Ne može se desiti da Srbija dođe u situaciju da iskoči neki dug, da iskoči nešto što nije bilo predviđeno, što znači Srbija postaje jedna uređena zemlja, okrenuta budućnosti. Dalje, ovaj budžet je uravnotežen što znači tačno se zna gde će se šta potrošiti, ne može da se desi disbalans, ne može da se desi da se pojavi budžetski deficit. Mi imamo iskustva sa budžetskim deficitom. Da vam kažem, znate kada je bilo 6,6% deficita BDP, kada se radilo o stotinama miliona, a mi u poslednje tri godine imamo suficit, što je veoma važno, što je veoma bitno. U ovom budžetu koji smo planirali, mi imamo situaciju da planiramo deficit od 0,5% Godine 2015. kada sam govorio o budžetu tada sam jasno stavio do znanja, ako postignemo 0,5% tada će to biti istorijski uspeh, em imamo procenjeno 0,5% budžetskog deficita, što je za zemlju kao što je Srbija, njenu ekonomsku snagu, sasvim normalno i što omogućava da idemo dalje. Međutim, ja smatram da je postići uspeh u finansijskoj konsolidaciji lakše nego to sačuvati. Zašto? Pa, zbog činjenice da kada imate više sredstava, više sredstava za potrošnju, tada se nalazite u situaciji da rastu apetiti. Svi traže veće plate, svi traže veće penzije, svi hoće nove autoputeve, svi hoće nove železnice, dakle javljaju se oni čiji apetiti jačaju. Zato, ova vlast za koju ja ne sumnjam i ova pozicija u kojoj se nalazimo, da ćemo uvek dobiti izbore, zato što se ponašamo domaćinski, zato što trošimo ono što smo zaradili, to znači ne razbacujemo se sa državnim parama, već o svakom dinaru vodimo računa. To je ono što nas karakteriše i to je ono što građani Srbije znaju i veruju. Ovaj budžet ima i značajnu socijalnu dimenziju. Zašto? Pa, vodimo računa da povećamo standard. Evo, na primer sama činjenica da se povećavaju plate i da će te plate biti povećavane od 7% do 12% Za plate u ovoj godini daćemo više 33 milijarde dinara, ali zapamtite to su one pare koje su zarađene u ovoj godini i koje će biti zarađene u sledećoj godini. Mi ne pozajmljujemo, mi nemamo populističku politiku koja će biti u situaciji da se narodu daje više sredstava da bi se dobili glasovi, ne. Mi smo građanima Srbije rekli da idemo u finansijsku konsolidaciju, da idemo u težak period, ali ćemo kada dođe vreme zaista to vratiti, što se i vidi. Dakle, dajemo 33 milijarde više za plate i to dajemo upravo vodeći računa o socijalnim elementima onim kategorijama koje su i najteže prošle. Odmah da kažem da je veoma dobro što medicinskim tehničarima dajemo 12% veću platu, lekarima 10%, prosveti 9%, vojsci i policiji 9%, carina i poreska uprava 8,5%, 5%, itd. To je nešto što je veoma značajno. Znači, obećali smo kada se stvore uslovi da će te plate biti vraćene na nivo koji su bile, a ne samo vraćene na taj nivo, već te plate će biti i povećane u skladu sa ekonomskom moći zemlje. Isto tako moram da pozdravim i jednu situaciju koja je vrlo značajna, o kojoj je takođe danas bilo razgovora ovde u našem Parlamentu, a to je minimalna cena rada. Znate, ta minimalna cena rada koja je znatno povećana, ona je negde od 2012. godine bila 102 dinara. To je znak da Vlada Republike Srbije i te kako vodi računa o onim kategorijama koje teško žive i koje se nalaze u teškoj situaciji.

Meni je posebno drago u ime SDPS što su ovi dogovori napravljeni putem socijalnog dijaloga, što je prisutni ministar upravo u tome učestvovao i stigli smo do ove prosečne zarade, ove minimalne plate od 27.000 dinara. Odmah da vam kažem, sa tim se ne zadovoljavamo. Minimalna plata treba da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Ta minimalna potrošačka korpa iznosi 26.871 dinar, ali to je cilj kojem težimo. Ne može se sve odjednom. Pristalice smo stava korak po korak i da postignemo. Kao što kada smo 2014. godine krenuli u finansijsku konsolidaciju, niko od nas nije verovao da ćemo doći u ovu situaciju da imamo sredstva, da imamo budžetski deficit od 0,5%, pa smo 2018. godine to postigli. Ja zato verujem i verujem ovoj našoj Vladi, našoj vladajućoj poziciji da ćemo moći u narednom periodu zaista doći do ove cene, minimalne cene rada koja će omogućiti da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Uvek ćete imati, gospodine ministre, podršku SDPS da u dogovoru sa sindikatima dođete do bolje i veće cene rada, jer veća cena rada ne samo u javnom sektoru, već povećava plate i u privatnom sektoru i samim tim omogućava da građani Srbije bolje i kvalitetnije žive i da imamo bolji životni standard. Kada sam već kod plata, želim da kažem još jednu stvar, nisam oduševljen što nisu usvojeni platni razredi. Ipak, godinu 2019. smatram prelaznom godinom. Drugim rečima, godina koja još omogućava da u potpunosti utvrdimo osnove koje smo postigli u finansijskoj konsolidaciji, ali zato nadležnom ministru zaista upućujem jasnu poruku, očekujem da će platni razredi zaživeti 2020. godine od 1. januara 2020. godine i to će za nas biti jedan značajan reformski potez i to vrlo značajan reformski potez koji će omogućiti da se uvede red u platama u javnoj administraciji. To je veoma dobro jer mi imamo sada jedan raspon koji je od 1 do 7. Neko kaže – da, to je veliki raspon. Nije. Nama trebaju kvalitetni kadrovi. Kvalitetni kadrovi treba da budu plaćeni, taj raspon može i treba da bude i znatno veći, veći nego što je 1,7.

Stalno se govori – da, napravićemo ih. Ako hoćemo da imamo adekvatnu socijalnu politiku, tada moramo znati u kakvom stanju se svi nalaze, svaka porodica, a ne da nam se dešava da neko je u stanju socijalne potrebe a ima značajnu imovinu i on koristi instrumente države da bi bolje živeo. Ministar je takođe obećao socijalne karte, a ja držim to obećanje i uvek ću vas podsećati kada će biti gotove socijalne karte. Ja bih želeo da govorim nešto malo o penzijama. Pozdravljamo odluku da se ukine Zakon o smanjivanju penzija. To je, zaista, vrlo velik rezultat. Gospodin Čolaković i ja smo se za to zalagali još krajem 2017. godine. On je ukinut krajem septembra i, molim vas, predsedavajući, da umirite, ja ne mogu da govorim. Molim kolege da dopuste kolegi Mijatoviću da završi svoje izlaganje i da budu malo tiši. Nastavite, kolega Mijatoviću. Ja govorim o penzijama, ne govorim o nekim stvarima koje ovi ljudi sa desne strane govore, govoreći o zaštiti srpstva, a više vode računa o svojim džepovima i o svojoj imovini. Ja govorim o ljudima koji žive od penzija, plata, koji nemaju dodatna primanja, koji rade da bi preživeli i izdržavali svoje porodice. Zato insistiram da penzije koje su zaista povećane, penzioneri su to dobili i osetili u svojim džepovima i upravo zbog te činjenice predlažem da se razmisli da 2019. bude takođe prelazna godina, ali da u 2020. imamo jasno naznačeno formulu kako će se usklađivati penzije. Ja neću da govorim kako će da izgleda ta formula, neka se dogovore penzioneri i svi ostali, ali se ne može ostaviti da to bude proizvoljno, već treba uraditi tako da bude jasna i eksplicitna formula, da bi penzioneri mogli da znaju šta ih očekuje u narednom periodu. Oni su izdržali najveći teret i zaslužuju da budu nagrađeni, da imaju ono što su svojim radom zaradili, a to je i njihovo pravo. Oko mnogo stvari mogu da govorim, ali, ja ću se sada vratiti na neke druge stvari. Želeo bih da vidim u ovom budžetu, nešto je ministar finansija i rekao – ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i ostvarivanje Agende 2030. Vrlo značajna Agenda, o tome sam govorio kad su bili zakoni o zaštiti životne sredine i za to trebaju značajne pare i mnogo sredstava ulagati. Govorim o ciljevima održivog razvoja, a osvrnuću se na zaštitu životne sredine. Ministar je rekao da će značajna sredstva biti izdvojena za prečistače vode, za zdrav vazduh, za vodu i to je ono što nas inače očekuje prilikom ulaska u Evropsku uniju. Fokus grupa, koja prati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja podnela je amandmane i očekujemo da će se o njima detaljno raspravljati, a to ćemo u pojedinačnoj raspravi i reći. Ovo ne govorim samo zato da bi to bila neka manifestacija, već zato što ciljevi održivog razvoja znače i rast privrede, zelene ekonomije. Ako prečišćavamo otpad, to su značajna sredstva, ako pravimo obnovljivu energiju, to je takođe značajan rast društvenog proizvoda, a Srbija mora i treba da ima značajan rast BDP. Veliki je rezultat 4,5%, koji imamo u prvih 10 meseci, do kraja godine 4,2% Neću da spominjem kad je to bilo minus 3,1%, o tome je bilo govora. Srbija ima jednu stabilnost, ide napred i ići će napred. Ali, osim stabilnosti, treba da znamo gde i kako hoćemo da idemo, da se ne vraćamo u prošlost, da nas neki ne vraćaju na neke puteve, tamne puteve, na šta su inače stalno spremni, jer samo u tim tamnim putevima, tamnim vilajetima, mogu da opstanu i da postoje. E, to se više neće desiti. Bolji deo njihove stranke se odvojio i on ide napred i neće ih ništa zaustaviti, ni nas zajedno. Hvala.